Máme stále představu, že se o všem hlasuje. Hlasuje se o té pozici, pan premiér nás tady edukoval, že oni ani nehlasují, my jsme hlasovali negativním způsobem. To znamená, že ty státy, které byly proti, se k tomu vyjádřily, ty, které byly pro, tu ruku nezvedaly. Ta procedura je prostě jiná. A pokud se ptáte, jaká byla pozice Polska, a já jsem zcela upřímně vám řekl ranní pozici. Ranní pozice v diskusi Polska byla, my nebudeme platit solidární příspěvek, dokud máme takový počet Ukrajinců na našem území. Já jinou pozici Polska neznám, protože ve finálním rozhodování, kdy Polsko zvedlo tu cedulku se jménem Polsko, tak už to polský zástupce nekomentoval a už nějakým způsobem nereagoval na argument České republiky, že je vyjednána výjimka, která bude platit jak pro Polsko, tak pro Pobaltí.

Mandát jsem myslím vysvětlil. A na otázku paní poslankyně Maříkové, jestli budeme platit, jsem, doufám, také odpověděl. Tak kdyby zázrakem všichni Ukrajinci jako lusknutím prstu zmizeli, a zdůrazňuju, a tento právní dokument by byl schválen by byl schválen. On není schválen. Kdyby byl schválen a nebyli tady žádní Ukrajinci, nespadali bychom pod článek 7b, že jsme země zasažená výrazným migračním tlakem, tak v té chvíli si vybíráme z alternativních možností solidarity. Relokace odmítáme a povinné nejsou. Bod b) hovoří o finanční solidaritě, bod c) hovoří o tom, co jsem tady opravdu už dvakrát řekl, a doufám, že už to zaznělo jasně, to znamená o poskytování kapacit lékařů, policistů, vybavení, nebudu tady teď asi taxativně schopen říci, které všechny možnosti to jsou.

A to je legitimní česká pozice v Evropském parlamentu, snad zastávaná všemi poslanci napříč politickým spektrem v Evropském parlamentu, a to vybojovat taxativní vymezení, které Česká republika dlouhodobě dělá. Ale to, že to v tom usnesení je, to snad nikdo z vás při pohledu do schváleného materiálu nemůže popřít. A ještě jednou říkám, odpovídá to pozici České republiky z roku 2020 o nalezení alternativních flexibilních forem solidarity a odmítnutí povinných relokačních kvót. Tohle je jasné konstatování toho, co byl mandát vlády a co vláda schválila. Nevychýlili jsme se ani o centimetr, a navíc jsme v rámci mandátu přivezli výjimku vyjednanou Českou republikou pro všechny zasažené státy, abychom se mohli v naší situaci ukrajinské migrační krize odkazovat na článek 7b, který hovoří, že zvlášť zasažené státy nejsou povinovány přispívat do solidárního fondu. To je všechno. Děkuju za pozornost. Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zlínský, připraví se pan poslanec Mašek. Prosím, pane poslanče. Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, měl bych na vás takový dotaz.

A dále bych se chtěl ještě jednou zeptat, co už jsem tady jednou řekl, jestli jsou nějaké predikce toho vývoje, pokud se bude aplikovat tady tento způsob toho nařízení nebo té smlouvy, pokud se to bude aplikovat, jakým způsobem se to odrazí v těch jihoevropských zemích, kolik těch migrantů tedy přejde v rámci relokací do těch severoevropských a kolik těch migrantů se podaří odtransportovat do místa snad ne původu, ale odkud přijeli. Děkuji za odpověď. Také děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Mašek a připraví se paní poslankyně Pokorná Jermanová.

Čili tohle je něco úplně jiného, tohle je deal, kde to je za jednoho migranta půl milionu.

Já tady mám zápis z eKLEPu pro novináře a veřejnost ze sedmého večer a tam ten bod 8 prostě, které, ta vaše informace, ten tam není.

Takže fakt říkejte pravdu. A já si myslím, že na to, že jste tam jel bez mandátu, anebo jste nás nepřesvědčil, že jste ho měl, tak jste rozhodl o velice významné věci, která pro nás bude bolestivá. Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

Třeba kvóty, i když dnes tomu říkáme povinná solidarita. Na stole je návrh, který byl na stole už před několika lety. Jenom se změnily pojmy, ale nezměnil se ten obsah. Povinná solidarita znamená, že dříve mohly státy nabídnout své kapacity, dnes musí, nebo když nenabídnou, neudělají ty kroky, neposkytnou součinnost, tak musí zaplatit. Je spousta úzkých míst, která se nepodařilo ani na summitu ministrů vnitra vyřešit. Ty věci budou otevřené a do budoucna budou zvyšovat problém v jednotlivých státech. Návrh není tak skvělý, jak se prezentuje.